Žádám vás proto, vážené kolegyně a kolegové, abychom návrh ministra Vojtěcha na povinné očkování prodiskutovali nejprve tady ve Sněmovně, protože z veřejného prostoru je evidentní, že velká část voličů, vašich i našich, předpokládám, odmítá tenhle drastický zásah do jejich svobody rozhodovat.

Statistiky to jasně ukazují, že tito lidé nemocnice nezatěžují. Samozřejmě je potřeba také se jasně postavit k problému, na který upozornil policejní prezident a my stojíme na straně policistů, hasičů a dalších těchto složek důležitých pro fungování státu protože policejní prezident sdělil, že v případě nařízení povinného očkování až čtvrtina policistů zvažuje odchod.

To znamená, proto bych chtěl a my v SPD chceme abychom tento bod tady projednali, samozřejmě pakliže byste nám pomohli s tím ho zařadit, protože poslanců SPD je pouze dvacet, Sněmovna má 200 poslanců, takže potřebujeme podporu alespoň 81 poslanců z jiných politických stran, abychom tento bod zařadili na program schůze.